Idemo sada na drugu točku, hvala vam, hvala vam i doviđenja. … [[Pljesak]] To je Konačni prijedlog Zakona o državnom uredu za reviziju, drugo čitanje, P.Z. br. 499. Predlagatelj je Vlada RH. Rasprava je zaključena. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, zastupnik Ivan Lovrinović, Odbor za financije i državni proračun, zastupnik Miro Bulj, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, zastupnik Nikola Grmoja, zastupnik Tomislav Panenić i Klub zastupnika Živog Zida i SNAGA-e. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem, a izjašnjavanje o amandmanima proveli smo ranije na sjednici. Sada ćemo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća, pa idemo redom, prvi je amandman Odbora za financije i državni proračun je prihvaćen, druga amandman Vlada ne prihvaća, to je amandman Kluba zastupnika Živog Zida i SNAGA-e, pa trebamo glasovati, molim glasujmo. Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova. Treći amandman zastupnika Ivana Lovrinovića Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova.

Nije dobio potreban broj glasova. Peti amandman zastupnika Ivana Lovrinovića Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Amandman br. 6. Kluba zastupnika Živog Zida i SNAGA-e Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Amandman br. 7. zastupnika Ivana Lovrinovića Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 8 Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen, postaje sastavni dio zakona.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 10 zastupnika Nikola Grmoje, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 11 zastupnika Tomislava Panenića, Vlada ne prihvaća pa moramo glasovati. Amandman br. 12 zastupnika Mire Bulja, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 13 Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. I amandman br. 14 zastupnika Ivana Lovrinovića, Vlada ne prihvaća pa molim glasovanje. Nije dobio potreban broj glasova. Javio se kolega Bulj za stanku, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. U ime kluba MOST-a tražim stanku zbog ovog Konačnog prijedloga Zakona o Državnom uredu za reviziju da se konzultiramo a ujedno da vam u ove 2 min kažem da se MOST već dugi, otkad smo god ovdje. tražili smo da Državna revizija u HNB. Čak je bilo ovdje i glasanje, nažalost, ni opozicija, većina opozicije ni pozicije nije to prihvatila i sadašnjim zakonom koji je PR zakon, HNB nije dužna dostavljati Državnom uredu za reviziju plan provedbe naloga i preporuke. Mi smo tražili i temeljem toga revizija nema na temelju čega u HNB-u provesti reviziju niti je obavezna provesti reviziju i ovo je jednostavno jedan PR potez Vlade koji kaže mi ćemo imati ured, Državna revizija će moći obaviti reviziju u HNB-u što je neistina, što je člankom 13. u biti poništene sve odredbe ovoga zakona o reviziji. Još jednom bi vas molio da dobro pogledate šta donosimo, donosimo zakon koji ne štiti opći interes, gdje HNB se ponaša kao nekakvo tijelo koje je iznad i Sabora i RH, mi tražimo ovdje da se samo poslovanje HNB-a utvrdi, znači revizija i njihovo poslovanje a znate kolike iznose plaće imaju, da im ne trebaju natječaji za zapošljavanje, da se guverner ponaša kako god želi, nameće svoju politiku unutar HNB-a po pitanju zapošljavanja. Pa jeste li vidjeli kolike su im plaće? tri puta veće nego Predsjednici Republike. Jeste li vidjeli njihove natječaje za kuhare koji moraju spajati obrt u ribu i vina? Znam da vi ovo ne smijete napraviti ali vjerujte mi da ne radite u interes javnom, da štitite guvernera koji je napravio loše stvari za RH i Narodna banka koja je napravila katastrofalno za RH. Kolega Sinčić, izvolite. Evo pred nama je glasovanje o novom Zakonu o Državnom uredu za reviziju, zakon stavlja HNB izvan svih drugih dakle subjekata koje revizija provjerava. Do sada je čak bio bolji položaj što se tiče ulaska revizije u HNB nešto je sada. Jasno vam kaže g. Ivan Klešić u svojem odgovoru na moje zastupničko pitanje kako će se promijeniti status HNB-a. HNB će uzeti privatnog revizora koji će joj napisati najljepše izvješće na svijetu kao što su pisali tako revizori za Agrokor, kao što pišu za MOL, za rafineriju Sisak a ono što ostane, ostaci, ono što guverner Vujčić neće htjeti da bu radi privatne revizije, to će dati Državnoj reviziji. To vam piše ovdje posebno u zakonu. Dakle toliko je marginalizirana Državna revizija. U Ustavu odnosno zakonima piše središnje revizorsko tijelo. Kako onda je privatna revizija iznad toga? Dakle govorimo o degradaciji, o derogaciji toga tijela. Planiramo također poslati ovaj zakon ako se izglasa sada, na ocjenu ustavnosti jer što će nam Državna revizija ako ju na ovaj način ograničavamo? Druga stvar, o ulasku hrvatske revizije u narodnu banku nema govora jer revizija jasno piše u glavi 4. što će ona tamo provjeravati.